Druhá věc, která tady padla.

Takže to jsem jen chtěl doplnit k těmto vašim dotazům.

Prosím vaše dvě minuty.

Na rozdíl od pana poslance Komárka si čtu materiály, které posílá Ministerstvo financí do připomínkového řízení. Ale to, co jsem citoval z návrhu zákona k rozpočtové odpovědnosti, odešlo od pana ministra Babiše, který navrhoval v bodě 15, že vláda může svým rozhodnutím bez Sněmovny snížit důchody. On nás tady začal všechny školit, jak má řešení. To jsme si nevymysleli. Já jsem stejně řekl, že nevěřím tomu, že to předloží.

Já jsem to chtěl říct taky.

Nicméně já bych poprosil. Pan místopředseda Bělobrádek tady řekl, že hrozí spekulativní vstupy.

abychom zároveň také měli k tomu ekonomickou analýzu: Bude to znamenat toto. Tato skupina společnosti nebo stát nebo někdo zaplatí ty a ty peníze tam a tam.

A ty jsem tady zatím neslyšel. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s faktickou paní poslankyně Adamová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Nicméně já jsem velmi potěšená, že jsme se dozvěděli z úst pana ministra Babiše, že už v červnu se zde dozvíme, jaké konkrétní řešení penzí nabízí tato vláda, protože tady zatím je diskuse vedena nad tím, že rušíme nějaký model, nějakou zatím fungující formu a nemáme zde pro generaci, kterou si tady dovolím zastupovat, tedy dnešních třicátníků, jasný vzkaz, co oni mohou očekávat od státu. A já bych byla velmi ráda, aby ta debata se potom vedla nad nějakými opravdu konkrétními věcmi a nejen takovými řekněme kosmetickými úpravami.

Takže velice děkuji dopředu. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Ale pokud tady ministr financí přečte jednu svoji analýzu, pak ji jeho poslanec prohlásí za návrh důchodové reformy, a když upozorníme na první problém, který tam je, že by to znamenalo snížení všech důchodů o 25 %, tak pan ministr financí vystoupí a řekne ne, takhle jsem to v žádném případě nemyslel, to je rozhodne omyl. Tak prosím netvrďte, že jste předložili nějakou důchodovou reformu nebo vůbec nějakou analýzu. A mě by fakt zajímalo, kolik nám hrozí těch úniků. Tato otázka tady byla položena už opakovaně. A když si vezmete, kolik stojí půl dne nebo jeden den zasedání této Sněmovny, kolik stojí zasedání vlády, tak já jsem zvědav, jestli aspoň v té spekulaci ušetříme tomuto státu víc, než kolik toto nesmyslné projednávání tohoto naprosto zbytečného zákona, který ani není zrušením druhého pilíře, ale jenom zákazem vstupu, než kolik jsme na to fakticky jako stát už do této chvíle vydali a ještě vydáme. Já děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Opálku, připraví se pan poslanec Stanjura. Děkuji, paní místopředsedkyně. Každý ho vnímá jinak. Podle výše svého příjmu. Vždycky ti, co jsou nad ním, jsou ti bohatí. Takže ten, kdo má ten nejnižší příjem, považuje i toho středněpříjmového za bohatého. Tak budu mluvit radši vícepříjmový.

A tu může uplatnit buď zaměstnavatel, nebo zaměstnanec.

Takže po té stránce si myslím, že ten stát do toho pilíře nevkládá málo nebo ztrácí v něm taky nějaké peníze. A ten problém je také v tom, jestli občan bude schopen v tom pilíři spořit celý život, protože dneska může být vícepříjmový, ale za deset roku jeho situace se může zcela změnit.

A důchodová reforma, jak nám tady naznačil pan místopředseda vlády... No, my jsme taky předložili svůj návrh. Vyrovnaný. Problém samozřejmě je, že nenašel politickou podporu.